Před 15 lety by stačila zpráva Premiérovy firmy čerpaly dotace, aby ten premiér skončil. O tom se nemusíme přít. To je realita. Že je to normální. To je problém české politiky! A dívám se tam vlevo. Ano, jste to vy! Velký problém, zásadní problém, žádný problém, kolegové socdem. Oprávněně.

To znamená, aby jednotliví vystupující měli klid na své vystoupení.

Já ano. Já myslím, že my dva si rozumíme, o čem mluvím, co byl nosič a jaká byla kvalita legislativního poslaneckého! návrhu.

A když se nepodaří odstranit, pak je legitimní pro takový návrh zákona ve třetím čtení nehlasovat. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A ještě k tomu, že se teď nejvíc přidává důchodcům. Chci poděkovat, co tady řekl kolega Stanjura. Ano, podívejte se, jak to je s poměrem, který si myslím, že by měl být minimálně 40 %, co se týká důchodů. A jak to klesá. Ale za vás nejen že se hodně přidává, ale podívejte se na ty ceny! Podívejte se na inflaci! Podívejte se, kolik stojí potraviny! Podívejte se, jak vypadá možnost dostat se vůbec k bydlení. Takže to, že jim dáte, dali jste málo!

Já předpokládám, že k tomuto bodu vystupuji naposledy, ale vzhledem k tomu, že mi pan předseda Stanjura věnoval ve svém projevu tolik pozornosti, tak se skoro očekává asi, že zareaguji. Tak já jenom bych na jednu věc zareagoval, když jste říkal, že jsme za těch šest let pro důchodkyně nic neudělali, tak když dovolíte, i když, jak se říká, úspěch má mnoho otců a neúspěch je vždycky sirotek, tak možná si vzpomenete, jaká byla situace v minulém volebním období ohledně zákonné valorizace starobních důchodů. My jsme tehdy jako sociální demokracie chtěli, aby se tento valorizační mechanismus změnil. Bohužel, tehdy jsme nenašli podporu u našeho koaličního partnera, nemohl to být vládní návrh, a tak jsem to byl já pane předsedo Stanjuro prostřednictvím předsedajícího který načetl tady pozměňovací návrh, ten valorizační mechanismus změnil.

Když jsem s tím návrhem přišel na sociální výbor, tak jsem tehdy podporu svých koaličních partnerů neměl. Až potom ve Sněmovně jsme to tady vybojovali. Tak to vám jenom dávám jako jeden příklad, co jsem já osobně třeba pro ty důchodkyně udělal.

Prosím o klid sněmovnu!

Já jsem se chtěla zastat Romana Sklenáka, řekl tady jeden příklad, co učinil on osobně směrem k vyšším důchodům žen.

Já nemám žádné informace o tom, že bychom se neblížili k řešení, ba právě naopak. A z hlediska té rychlosti, pokud tady zmiňoval Zbyněk Stanjura ty dlouhé roky, co jsou různé komise pro důchody, ať je vláda jakákoli, tak se mi zdá, že zrovna ta poslední je poměrně plodná a že se blížíme k tomu, kdy máme konkrétní řešení pro obě dvě tyhle situace. No a poslední poznámka. Co se týká auditu, proč tady zase zaznívají útoky na sociální demokracii, nevím. Před chvílí jsme si schválili bod na Poslanecké sněmovně ve čtvrtek, dozvíme se, co se dozvědět máme, a potom se podle nejlepšího vědomí a svědomí rozhodneme. Takže tolik jenom za mě. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.